Máte slovo. Já musím reagovat na pana poslance Vondráka. Bohužel už opustil místnost. Děkuji, že potvrdil moje slova. Děkuji. Máte slovo. Děkuji vám.

Zablokování devadesátky, které také přednesl můj předřečník, je tedy důležitý krok, který otevírá cestu k odstranění části těchto chyb.

Za prvé, celá novela nevychází z žádné dlouhodobé potřeby, odborné iniciativy ani diskuse. Před 20. prosincem 2018, kdy byl tento návrh poslancům rozeslán, žádný odborník na dopravu nemluvil o potřebě plošně zakázat kamionům užívat levý jízdní pruh.

Obávám se dokonce, že ani debata na výborech nevygeneruje dostatečně odborně fundovaný závěr a že bude nezbytné nechat zpracovat nějakou odbornou analýzu dopadu. Za druhé, chybí analýza dopadu na českou ekonomiku. Jako tranzitní země jsme z velké míry závislí na dopravě. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný odhad dopadu novely na silniční dopravu, dokonce je docela dobře možné to, o čem se tu zmínili moji předřečníci, že zákaz jízdy kamionů v levém pruhu může mít na spolehlivost a plynulost dopravy opačný dopad, nemůžeme nijak odhadnout, jak se taková změna projeví v české ekonomice.

Za třetí, důvodová zpráva obsahuje chyby. Z těch věcných bych jako nejproblematičtější viděl to, že v části věnující se zhodnocení současného stavu zcela chybí informace o tom, že regulace jízdy kamionů v levém pruhu je možná již dnes s pomocí dopravních značek, už jsme se tady o tom dnes bavili, a že by se tedy záměru dalo dosáhnout i bez přijetí nové legislativy, a to dokonce způsobem méně problematickým a flexibilnějším.

Na základě výše uvedeného tedy navrhuji vrátit novelu k dopracování. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Zaznamenal jsem návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. O tom budeme hlasovat po skončení obecné rozpravy.

Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Vystoupí ti, kteří se přihlásili písemně. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jenže návrh ve skutečnosti tuto situaci vůbec neřeší a naopak dopadne na ty druhy vozidel, které tuto situaci nezapříčinily. Opak je pravdou.

Tyto situace budou v řidičích nepochybně vyvolávat agresivní chování a můžou způsobit celou řadu nebezpečných situací, které by se jinak nestaly.

Stanovují se nové normy, které už zasahují do schopnosti člověka mít možnost se rozhodnout. Doporučuji zde jít cestou místní úpravy provozu na pozemních komunikacích beze změny zákona. V případě kalamitních situací lze použít informační světelné tabule nebo úpravu sklopnými značkami, a to buď zákazovou dopravní značkou zákaz předjíždění pro nákladní automobily, nebo značkou omezení v jízdním pruhu, doplněné o symbol dopravní značky zákaz vjezdu nákladních automobilů, které jsou zejména pro řidiče cizí státní příslušnosti srozumitelnější. Rozhodně jsem proti tomu, aby jakékoliv novely vznikaly pod tlakem náhle vzniklých situací a po zkušenostech s nimi se v praxi tyto paskvily musely opět předělávat. Jedná se podle mě o prvotní snahu se zalíbit voličům s tím, že okamžitě podnikám příslušné kroky a na jejich důsledky nehledím. Celý tento systém totiž především obhajuje státní neschopnost utvořit natolik vyhovující dopravní infrastrukturu, aby vozidla nebyla nepřáteli, ale radostí, a zároveň se vše přizpůsobuje těm, pro které je zisk řidičského oprávnění vrcholem jejich schopností. Za sebe rozhodně návrh nepřijmu v této podobě. Naopak je třeba ho projednat ve výborech. Pokud by byl takto přijat, jak je navrhováno, tedy ve zrychleném projednávání, potom by nežádoucí důsledky bylo velmi obtížné odstranit. Rozhodně naslouchám názorům jak zkušených řidičů, tak i odborníků a doporučovala bych vám totéž.